Bod druhý.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to zřejmě výsledkem nějakého kompromisu, kdo bude mít víc hlasů, jestli úředníci, nebo ministr. To znamená, dovolte mi, abych přečetl tento pozměňovací návrh: